Nyní na faktickou poznámku zatím poslední přihlášený paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Pan navrhovatel? Paní zpravodajka? Pan navrhovatel také ne.

Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Návrh na zamítnutí byl přijat. Takže tímto končíme projednávání tohoto návrhu.